Je to proto, že návrhy neřeší doprovodný zákon a zcela ho ignorují. Riziko, před kterým ve svém stanovisku varuje, se vztahuje nejen na povolení staveb, ale i na územní plány, a chaos, který by vznikl, je v podstatě dnešní optikou těžko předvídatelný.